Další faktická poznámka je pan poslanec Miloslav Janulík, připraví se paní poslankyně Adámková. A další se hlásí také, ale je tady ještě několik faktických před vámi.

Ani to očkování. To očkování hradí pojišťovna.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo.

Také děkuji. Nyní tedy je přihlášena paní poslankyně Peštová a připraví se s faktickou pan poslanec Brázdil. Prosím, vaše dvě minuty. Dobrý den, vážená paní předsedkyně. Já bych chtěla reagovat na pana ministra Stanjuru, prostřednictvím paní předsedkyně.

Prosím, vaše dvě minuty. Já děkuji za dvě minuty. Já jsem chtěl taktéž reagovat na paní doktorku Bělohlávkovou.

Čistě jenom zdravotnické okénko na pět minut.

Ale jestli by to mohlo edukovat někoho, někoho z vás, lidí, kteří jste poslouchali pana Andreje Babiše a teď jste si to uvědomili, bylo to dobré. Tak to byla má faktická poznámka. Máte tady přihlášenou faktickou z místa, přímo přes zařízení, pokud jí nechcete využít, tak... Hlásíte se s přednostním právem, ale v tom případě faktické poznámky mají přednost. A tudíž teď je přihlášen pan ministr Stanjura, následuje s přihláškou k faktické pan poslanec Bureš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Neřekl jsem ani první větu, ani druhou větu.

já jsem tady včera několikrát v té debatě položil opozičním poslancům ne řečnickou, ale vážně míněnou otázku.

Prosím. Děkuji. Já bych chtěl ocenit pana kolegu Janulíka, který tady přednedávnem říkal, že vlastně dluhy jsou fikce, že žádné dluhy neexistují, mluvil tady o důchodcích z Rakouska, kteří jezdí k nám a vlastně vůbec nevnímají, jaké má spolková republika Rakousko zadlužení, a dnes tady mluvil o tom, že nic není zadarmo, že všechno stojí nějaké peníze, což samozřejmě jsou i dluhy. Takže já jsem velmi rád, že si to nastudoval od toho minulého vystoupení a že už se posunul i v téhle věci. Takže moc mu za to děkuji. Děkuji. Další přihlášený s faktickou poznámkou je pan poslanec Bohuslav Svoboda a připraví se pan poslanec Vondráček.

Že konečně po letech jsme dospěli k tomu, že budeme mít automatickou valorizaci za státní pojištěnce. Že budou moct pojišťovny pracovat s tím výhledem, jaké peníze budou mít.